Zákon předložený ministrem Jurečkou však tyto předpoklady absolutně nesplňuje, a je tedy jen obyčejnou parametrickou změnou aktuálně nastaveného systému. A tato změna sleduje jako svůj hlavní cíl připravit o finanční prostředky důchodce, kteří se provinili pouze jedinou věcí, a to je tím, že současnou pětikoalici primárně nevolí. Takže ačkoliv se ministr i vláda neustále chválí za reformu a odvahu, ve skutečnosti nám 11. 5. velmi okázale předložili nekoncepční směs náznaků toho, co by mohlo být.

Další pak jdou vysloveně proti sobě. Všechna opatření snižující výši budoucích důchodů a garantovaná výše důchodů a dále opatření ke zvýšení příjmů systému a proti tomu úmysl zrušit odvody pojistného pracujícím důchodcům. Opatření rozhodně nejsou žádným komplexem.

A tak to taky nejspíš bylo. Předložená novela zákona obsahuje několik parametrických změn.

O situaci příjemců důchodu jim zcela jistě nejde. Jedno mají však všechna tato opatření společné a tím je úplné nepochopení aktuální situace penzistů. Ale postupně. Pětikoalice ruší mimořádnou valorizaci. Ano, slyšíte správně. Je pravdou, že místo tohoto institutu má být vyplácen dočasný přídavek k důchodu. Jeho výše však bude zásadně nižší, než je aktuální mimořádná valorizace. A v tom spočívá podstata této krádeže. Vysvětlím. Toto zdánlivé přejmenování mimořádné valorizace totiž v sobě skrývá ožebračení českých důchodců. Změna, kterou si chystá prohlasovat pětikoalice, totiž připravuje penzisty o 40 % valorizace, o částku, která by jim měla vynahradit 40 % růstu cen. Dnes totiž pětikoalice místo toho, aby aktivně bojovala s vysokou mírou inflace, aby postupně přistupovala k jednotlivým opatřením, která by spotřebitelskou inflaci snížila ostatně hnutí ANO poskytuje pětikoalici více než rok řadu návrhů, které mohly vést k výraznému snížení míry inflace, ale pětikoalice s námi vždy odmítla jakýmkoliv způsobem diskutovat. Místo toho svým amatérským přístupem inflaci prodloužila a prohloubila. Jediné, co dokázala udělat, bylo prosazení zákona o snížení zákonné valorizace, ke kterému se dnes ještě dostanu a na který jsme podali stížnost, nebo respektive přesněji řečeno návrh na zrušení této části zákona, na Ústavní soud. Místo toho tedy, aby se vláda soustředila na včasné zkrocení inflace a nastartování růstu, vymýšlí nové metody, jak snížit původní mechanismus mimořádné valorizace jako nástroj, který má sloužit k dorovnání zvýšených životních nákladů v důsledku mimořádného růstu cen. Nyní se snaží vytvořit si nástroj na okradení naprosté většiny důchodců pro případ, že se jí nepodaří tuto inflaci zvládnout ani v příštích letech, a ještě se u toho tváří, jako že napravuje stav, kdy nízké důchody jsou valorizovány méně než ty vysoké. Nepřiznává ale, že svým návrhem okrádá všechny. Tato krádež v podobě snížení mimořádné valorizace spočívá ve dvou samostatných bodech.

Tedy se prodlužuje interval, ve kterém penzisté zvýšené náklady nebudou mít hrazené. Současně, a to je ještě závažnější, se dle nového plánu pětikoalice nezohlední 100 % nárůstu cen, zohlední se pouze 60 % dosažené inflace. A to ještě tak, že část bude mít podobu rovného příspěvku a pouze část se promítne vypočteným procentem do zásluhové části důchodů. Tedy současná pětikoalice dle nových předložených pravidel chce valorizovat penze českých důchodců v případě mimořádné inflace s opožděním, a navíc důchodce ještě připraví o 40 % nárůstu cen, který se vůbec nepromítne do tohoto nového přídavku ani důchodu.

Pan ministr říká, že změna systému zavedení příplatku místo zvýšení důchodu je spravedlivá, protože je výhodná pro příjemce nízkých důchodů, kteří formou příplatku dostanou víc, než by dostali dosavadním způsobem.

Je pravděpodobné, že část z nich mezitím stihne dvakrát doběhnout na úřad práce pro přepočet dávek, nejprve nárok se zvýšením příjmů ztratí a poté ho zase získají. Ani nechci domýšlet ten zmatek, který nastane, když již tak přetížené úřady nebudou stíhat lhůty.

Proto se tážu: Co motivuje pětikoalici k tomuto kroku? Očekávají i v dalších letech vysokou inflaci? A tedy vytváření si zadních vrátek, kdy se politika pětikoalice omezila pouze na ožebračování českých penzistů?

Opravdu si to přejeme?